Já se domnívám, že toto je první z prodejů, které vláda zřejmě bude uskutečňovat. Pod každým ministerstvem je zaparkovaná nějaká takováto lukrativní nemovitost. A já se domnívám, že Poslanecká sněmovna je to místo, kde se má o těchto věcech transparentně informovat. Pokud se vrátím k zámku Štiřín, je to velmi hodnotná nemovitost na území Středočeského kraje, kterou vláda využívala velmi intenzivně na různá mezinárodní setkání a do které vláda investovala v minulosti nemalý peníz. Podle informací, které kolují na sociálních sítích, to vypadá, že už je vybrán ten, kdo tuto nemovitost zprivatizuje. A já jsem proto přesvědčená, že je nezbytně nutné, aby vláda tady Poslaneckou sněmovnu a občany této republiky informovala o tom, jakým způsobem hodlá prodávat z jejího pohledu zbytný státní majetek.

Děkuji za pozornost. Pane místopředsedo, máte to napsané na té přihlášce.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, to, co jsme tady včera slyšeli od pana ministra zdravotnictví .... To, co jsme včera slyšeli od ministra zdravotnictví, je zmatek nad zmatek. To, co předvádí na Ministerstvu zdravotnictví, je jeden velký chaos. Nebojím se říci, že to není Ministerstvo zdravotnictví, ale Ministerstvo chaosu. To, co tady včera pan ministr uváděl, mě vede k tomu, že je třeba, abychom zařadili a proto navrhnu nový bod dnešního jednání, který jsem nazval Nejasnosti při zajišťování léků do České republiky ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem.